Hodnoticí komise nakonec vybrala vítězné projekty a dovoluji se vás v této souvislosti zeptat na následující dotazy: 1. Jaká byla kritéria hodnoticí komise? Zohlednila komise fakt, že někteří uchazeči v soutěži si nenárokovali žádné mzdové ani osobní prostředky na projekt, jinými slovy, že celou dotaci hodlali použít v místě postiženém humanitární katastrofou? Například i naše žádost.

Děkuji. Pan ministr zahraničí jistě odpoví v zákonné lhůtě.

Vážený pane ministře, dovolte mi, abych se na vás obrátila ve věci situace obcí v bezprostředním okolí zrušených či zmenšených vojenských újezdů.

O co mi jde především? Vládní návrh tohoto zákona nikterak nepočítal s navýšením příjmů dotčených obcí, které je potřeba v souvislosti s touto mimořádnou situací vynaložit.

Návrhy, aby si finančně polepšily také obce rozšiřované, bohužel neuspěly. Ráda bych se zeptala, z jakých úvah vláda při přípravě tohoto návrhu vycházela a proč nezohlednila zvýšené potřeby jak nových, tak rozšířených samospráv. Myslím, že prostor v tomto směru by mohlo mít speciálně i Ministerstvo vnitra, zejména pokud jde o například problematika požární ochrany. Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji paní poslankyni Věře Kovářové, jistě pan ministr odpoví. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený nepřítomný pane ministře, interpeluji vás ve věci pravděpodobného dotačního podvodu, kvůli kterému vaši firmu vyšetřuje Evropský úřad pro boj proti podvodům, OLAF. Je velmi zajímavé, jak stále tvrdíte, že je třeba narovnávat podnikatelské prostředí, a sám čerpáte dotace, na které jste ani neměl nárok. Máte to zapotřebí, pane ministře? Vždyť 50 milionů jsou pro vás drobné. Dodatečné uhrazení těchto 50 milionů, které možná plánujete, vás v dané kauze nevyviňuje. Chtěl bych objasnit pár věcí. Dotace měla být použita na podporu cestovního ruchu. Ubytováváte tam nějaké turisty, či nikoliv? Dále mě zajímá, proč vaše firma žádala o dotaci, která patří malým a středním podnikům, když hlásáte, že Agrofert je velká firma a kolik financí odvádí na daních. To jest, kolik Agrofert získal na dotacích z peněz daňových poplatníků? Je to mnohem více, než jste odvedl na daních. Jedná se už totiž o druhý případ, kvůli kterému se OLAF motá kolem vašich firem. Děkuji za pozornost.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Ano, máte pravdu, pane předsedající. Kolegyně, kolegové. Pane ministře, obracím se na vás ohledně převodu lesních pozemků na střední lesnické školy. Už v roce 2013 vláda odsouhlasila převod lesních pozemků a jejich honiteb právě na posílení možnosti výuky těchto středních lesnických škol.

Zajímá mě, pane ministře protože se ke mně dostaly fámy, že jsme tím trochu zkomplikovali život lidem, kteří už si na tyto honitby mysleli , proč se tak ještě nestalo a co pro to uděláte, aby lesnické školy tyto honitby k možnosti výuky dostaly.

Počet absolventů těchto škol dnes už převyšuje potřeby celého sektoru, to je potřeba si říci. Já jsem dal a v procesu je převod pozemků z Lesů České republiky na školu v Trutnově. Tady nemám problém toto usnesení vlády naplnit.

Takže tady to jsou mé určité obavy, které já vznáším k tomu celému procesu.

Já tu čtu vaši odpověď tak, že tedy jedna škola ano, dvě ne. Když říkáte, že jste mírně skeptický, nebo nepamatuji si přesně ten výraz, považuji to za chybu. Protože stát by o nic nepřišel.

Ani kraj, ani škola případně. Myslím si, že jestli chcete jít tímto směrem, že to je pro lesnictví jako takové chyba.